Dostali jsme se do situace, do které jsme se dostali. Chtěli jsme, aby tato země měla rozpočet.

Prosím, máte slovo.

Jediné, co mi tam chybělo, že za to může Babiš. Oni už to řekli všichni vaši kolegové předtím a to jediné mi tam k tomu chybělo. Dost mě to mrzí. Asi to třeba dodáte ještě, ale myslím si, že by nás měla spíš ta armáda spojovat než rozdělovat, a já bych moc prosil, abychom se dostali spíš k těm věcným otázkám a k řešení těch problémů než do nějakých osobních invektiv. Děkuji moc. Také děkuji, pane poslanče.

Já si myslím, že nevíte, co si myslím. Ale já jsem to říkal i při důvěře vládě.

A vždycky jsme byli schopni se bavit věcně ty čtyři roky předchozí, tak pojďme se věcně bavit i dál. Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Proč to kdybych reagovala na slova mého jiného milého kolegy pana poslance Bělici, vaším prostřednictvím pane kolego, proč to tedy nepodepsali vaši tři ministři? Všichni víme, že to máme v těch dokumentech takhle dlouho.

To za prvé. Babiš za to nemůže.

Protože on kdyby byl na jeho místě, tak on by to udělal úplně jiným způsobem, a v tom jsme se s panem Babišem shodli. Tady skutečně měl pan ministr celou řadu jiných možností, zvolil tu nejhorší.

Děkuji za dodržení času a nyní s faktickou poznámkou byl přihlášen ještě pan poslanec Bělica. Můžu ho pustit před vás, pane ministře?

Prosím, máte slovo. Já to nemyslím nijak zle, paní ministryně. Oni ti vaši předchůdci třeba cítili úplně stejnou zodpovědnost jako vy. Já nevím. A já jsem ve svém projevu neřekl, že děláte něco špatně. Já si nemyslím, že to je jednoduchá zakázka, já si nemyslím, že to je jednoduchá problematika, já si dokonce ani nemyslím, že je úplně jednoduchá ta spolupráce s armádou na těch parametrech.

Protože, a já vám to přeju a já to přeju i naší armádě, aby ta bévépéčka byla, aby se ta zakázka konečně dotáhla, ale ona bezesporu jednoduchá není. Takže pokud se ji podaří dotáhnout vám, tak já si myslím, že důležité bude, že ta bévépéčka nakonec ta armáda mít bude a bude je moct používat. To je důležité. Teď je tam snížení peněz.

I o zapojení českého průmyslu je ta zakázka, a pokud je to přes 50 miliard, to víme všichni, a ty české firmy potom o ty zakázky přijdou, tak to bude mít vliv i na tu ekonomiku státu. Takže je to důležité, myslím si, že ta diskuse je legitimní, že se o tom budeme bavit jak na výboru, tak ještě i v dalších kolech projednávání rozpočtu. Děkuji, pane poslanče, a nyní s faktickou paní ministryně Jana Černochová.